Děkuji.

Děkuji panu poslanci a nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Rais. Prosím, máte slovo.

Je poslanec.

Paní poslankyně Gajdůšková, po ní paní poslankyně Válková. Faktické poznámky. Prosím, máte slovo. Ještě jednou jenom velmi rychlé doplnění.

Prosím, máte slovo. Děkuji, pane místopředsedo. Zaprvé nejde o změnu názvu, ale o doplnění toho názvu.

Takže teď je to přesně tak, jak jste si to přáli a jak jsme i respektovali v tom návrhu. Já jsem sama původně dávala Mezinárodní den studenstva a Den boje za svobodu a demokracii. Teď je to opačně. 17. listopad Den boje za svobodu a demokracii a Mezinárodní den studentstva.

Čili si myslím, že tímhle bychom jim měli dát přes ty žabomyší spory o tom, co je důležitější, určitou váhu a respekt. Pan předseda Kováčik faktická poznámka, po něm pan poslanec Klaus. Prosím, pane předsedo. Pro všechny, jejichž paměť je mělká, zejména pro pana Kalouska vaším prostřednictvím, pane předsedající, to přece není paní Havlová Husáková.

Pan poslanec Klaus, po něm paní poslankyně Valachová faktické poznámky. Prosím, máte slovo. Trošku bych se vyhradil proti tomu, co říkal pan poslanec Kalousek. Je spousta komunistických obětí, nacismu, které také oslavujeme v rámci boje za svobodu a demokracii. To je poznámka číslo jedna. Druhá věc. Podívejte se na ty středoškolské unie a ty další, kolik tam volí lidí, jaký to má mandát. Takřka nulový.

Ale já vám ten váš názor neberu, protože každý vidí svět jinak. Já vnímám stát jako shluk svobodných jednotlivců. Já vám ten názor neberu. Mám prostě jiný. Paní poslankyně Valachová s faktickou poznámkou. Prosím, máte slovo.

Musím říct, že jsem nepředpokládala, že o tom povedeme čtyři roky rozpravu. Děkuji. Nyní je do obecné rozpravy přihlášena paní poslankyně Válková, po ní pan poslanec Grebeníček. Prosím, máte slovo. Jenom pro rekapitulaci. Myslím si, že ty dvě názorové skupiny v Poslanecké sněmovně se neshodnou, proto si myslím, že opravdu ta diskuse už je asi planá.